Protože chceme, jsme se dohodli, že budeme bránit těm sociálním skupinám, aby měly nižší příjmy? No my ne. Tak vy asi o tom přemýšlíte, nahlas přemýšlíte a úplně se vám to nezdá.

Nezaznamenal jsem žádný takový návrh. Ani jeden.

Naprosto jistý. To tady musím říct.

To jsou ti, kteří podkopávají důvěru občanů ve stát! V této chvíli konstatuji, že jsou přihlášeni s přednostními právy pan předseda Kalousek, pan předseda Jurečka, paní ministryně Schillerová, nicméně podle dohody poslaneckých klubů v tuto chvíli končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.